Nová lhůta pro tuto druhou volbu byla vyhlášena do 18. června.

Ze tří kandidátů tedy budeme vybírat jednoho. Zvolenému členovi započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby. A nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy, poté hlasování o návrhu na tajnou volbu. Otevírám rozpravu. Nikdo se nepřihlásil, ani se nyní nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení volby tajné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 54. Návrh tajné volby jsme schválili a přerušuji projednávání tohoto bodu.